u negativnom kontekstu, gospodine Obradoviću.

Vi ste dali šlagvort da ja nastavim u tom kontekstu, kada su pravila i procedure u pitanju. Treći put se danas u toku današnjeg dana javljam upravo da poništim ono što je bila izgovorena laž. Sve dok budemo neprestano ponavljali građanima da ono što čuju od strane poslanika određenih opozicije je uporno neistina, da ne kažem neku grublju reč. Predsednica sam Odbora za odbranu i unutrašnje poslove već petu godinu u Skupštini Srbije, članica Odbora za kontrolu službi bezbednosti. Redovno se pojavljujem na svakoj sednici. Za one ljude koji ne znaju, a vrlo je jednostavno, sve sednice Odbora za kontrolu službi bezbednosti su zatvorene i odvijaju se u posebnoj prostoriji koja je posebno zaštićena, jer se razmatraju informacije i podaci koji ne mogu biti dostupni javnosti osim članovima odbora koji imaju posebne sertifikate za pristup različitim stepenima državne tajne, strogo poverljivo, poverljivo itd, neću da zamaram javnost. Oni ljudi koji nemaju sertifikate za slučaj da se sada neko javi, ako su ušli u proces sertifikacije, popunili upitnike i počele su provere, takođe imaju pravo da prisustvuju tim odborima.

Nema razloga da ne prisustvuju. Zašto ne dolaze? Zato što je zatvoreno za javnost, zato što ih ne zanimaju odgovori nego ih zanima da prave cirkus u medijima koji će biti prenet. Onog trena kada je to otvoreno za javnost, kao što se dešava na odborima za odbranu i unutrašnje poslove, ne zatvaram svaku sednicu, jer volim da javnost prisustvuje i da čuje šta se dešava, koji su rezultati MUP i Ministarstva odbrane, ali kada moram da zatvorim sednicu za odbranu, retko ko dolazi, zato što ne želi da se bavi suštinom, ne želi odgovore, želi cirkus u medijima, a i kada dobiju prostor u medijima na otvorenoj sednici oni zapravo ne govore o suštini, jer ne poznaju i ne žele o suštini da pričaju. Zato mi je žao što ih više nema u medijima, jer novinari moraju da prenesu nešto što je suštinski rad u parlamentu, a ne samo vređanje poslanika. Zahvaljujem. Gospodine Arsiću ova Skupština se naziva Narodnom skupštinom. Dakle, to je Skupština koja predstavlja građane, tj. narod. To joj je u nazivu i nema šta ovde da bude tajno. Nije ovo vaša privatna Skupština pa da vi kažete – ne ovo je tajno zato što nije u interesu vladajuće većine da ovo izađe u javnost. Ne, ovde je javnost. Ovo je centralna politička institucija, ovo je ovde politička arena i ne smete da tajite. Ne možete javno da optužite nekog da je pretnja za nacionalnu bezbednost, a onda tajno da saopštite, u zatvorenim zidovima, da ništa ne izađe, šta je zapravo on hteo da kaže. Ne, on je to rekao na nacionalnoj frekvenciji. On je rekao da su pojedini opozicioni lideri pretnja za nacionalnu bezbednost. Rekao je da su pojedini mediji i novinari pretnja za nacionalnu bezbednost, a onda izlazi naslovna strana „Ilustrovane politike“ koja novinare naziva psima i deo medija naziva psima. Tačnije NIN, „Vreme“ i „Danas“ Niste pominjali ili dopustili da se čuje ko je ubio advokata pre nekoliko meseci, ko se ubija na ulicama, ko je čuveni mutavi, ko su ljudi koji se svakodnevno međusobno ubijaju i ginu na ulicama Srbije. Hoćete i za to da optužite neku vlast koja je bila pre vas? Sve mora da bude transparentno i ne možete da tajite. Kolega Božoviću, ovaj Poslovnik nisam ja pisao.

U ovom Poslovniku piše da su sednice Odbora za kontrolu službi bezbednosti zatvorene za javnost. Ja to nisam izmislio, niti ova poslanička većina. Ako vam je problem da učestvujete u radu Narodne skupštine, kao narodni poslanik i predstavnik građana, a da to ne bude pred kamerama i novinarima, onda mislim da ne vršite svoju poslaničku funkciju u punom kapacitetu. Da li želite da se Narodna skupština izjasni o povredi Poslovnika u danu za glasanje? (Ne.) Povreda Poslovnika narodni poslanik Vladimir Orlić. Ovo je bila zloupotreba prava na reklamiranje Poslovnika, očigledna. Toliko očigledna da mislim da ste u obavezi da oduzmete vreme za raspravu čoveku koji se očigledno nije javio zbog toga da nam pokaže koliko ne razume Poslovnik, ali slažem se da on hronično ne razume ništa. On je ovo uradio zbog klasične zloupotrebe. Dakle, obaveza je da oduzmete dva minuta ovom prilikom i to tražim. Pominjao je zatvaranje sednica po Poslovniku koji su oni doneli sami, to ste dobro primetili, ali trebalo je intervenisati kada je pominjao gospodina Gašića. Pominjao ga je kao partijskog funkcionera, a dobro zna, više puta su čuli da je gospodin Gašić sve partijske aktivnosti zamrznuo. Dobro je to čuo i zna da gospodin Gašić obavlja važan posao za Republiku Srbiju, a ja pokušavam uporno ceo dan da pronađem vest iz 2008. godine, kada su oni birali Sašu Vukadinovića i u vestima koje objavljuju da je izabran, najavljuju čoveka koji dolazi na mesto direktora BIA kao partijskog funkcionera DS. Ni jednu jedinu vest ne mogu da nađem ceo dan, možda je oni imaju, u kojoj piše da je on odustao od bavljenja politikom ili je obustavio te aktivnosti dok se bavio poslom u BIA. Ni jednu jedinu ne mogu da nađem, ali našao sam ove i to su javno dostupni podaci, da su oni zloupotrebljavali sistem BIA i kada su naše narodne poslanike prisluškivali, pokušavajući tako da dođu do nekih osetljivih podataka o Aleksandru Vučiću, ali im je bilo džabe jer mi se nikada nismo bavili tim stvarima kojima se bave oni, da su oni zloupotrebljavali BIA i o onom slučaju o kome sam govorio juče kada su nameštali sudije i tužioce, kada su njihovi predsednici opštinskih odbora potpisivali preporuke, kada su od strane Društva Srbija obavestili javnost da su pripadnici BIA po nalogu DS poverljive podatke o različitim ljudima dostavljali njihovim opštinskim odborima. To su ljudi potvrdili na najvišem mestu. To su bile zloupotrebe. Dalje, pominju neke mreže i neke izdaje, pominju medije, ja na sajtu njihove narodne stranke nađem vest da je ono što oni hoće da spreče po svaku cenu izdaja koju sprovodi Aleksandar Vučić na KiM. NJima je to zvanični stav, to se nalazi na njihovom sajtu i to onda potpisuju i predsednik i zamenik predsednika i potpredsednik, on nas žigošu kao izdajnike. Oni govore o medijima, evo su mediji, da vidite kako u njihovim medijima može o Aleksandru Vučiću da se piše šta god ko hoće, evo da vidite kako direktor Đilasove i Šolakove televizije može da pljuje Aleksandra Vučića na Miškovićevom tabloidu i šta im danas nije jasno. Gde su naše zloupotrebe, gde su njihove slobode? Zahvaljujem.

Trebali ste opomenuti gospodina Božovića, jer se uglavnom služi neistinama. Radi se o poslaniku koji je osetljiv na neke uvrede, a ja ću vam sada pokazati koliko je on osetljiv. Ovo je tvit te velike demokratske gromade Balše Božovića, gde mojoj malenkosti kojoj sam duplo stariji napiše – pali majmune. To su ovi fini, prefinjeni drugosrbijanci itd. Dakle, nema laži, nema prevare. Nadalje, on se zalaže za zaštitu novinara, on je protiv nasilja, ali to im ne smeta da napišu – bandere su spremne, kako provodite poslednje dane ološi. Upućeno Vučiću, Vučićeviću, „Informeru“, Đukanoviću i mojoj malenkosti. Nadalje, pročitaću naravno i tvit velike goramade Slaviše Lekić. Dakle, to su ovi koji su osetljivi. Nisam kablovski operater, nisam bio vlasnik medija, nemam 100 miliona, nisam trgovac reklamama, nisam dao NUNS pare kao što je to uradio Dragan Đilas, pa Slaviša Lekić napiše – Marijan Rističević je u „Upitniku“, Bujke, ladno može da podnese ostavku, uspeo je što niko nije, uveo magarca u studio RTS. Idemo dalje, da vidimo koliko su ti osetljivi organizmi. Vučiću i Vučićeviću, Rističeviću, Mitroviću – jeste li već izabrali bandere sa kojih želite da visite? Da li je to taj govor tolerancije za koji se oni zalažu? Idemo dalje, kada su u pitanju novinari koji su ocenjeni kerovima. To je proizvod DS, Slaviša Lekić – kada apelujem na Vučića da veže kerove, ne mislim na Vučićevića, on je džukela, novembar 2015. godine. To što Balša Božović nije na nekim odborima, predlažem da odbore održavate na Maldivima ili na nekim drugim belosvetskim ostrvima.

Jel imam pravo ili ne da govorim? Ili će SNS da određuje ko govori u Narodnoj skupštini? Koleginica Obradović, isto prezime kao i vi, već je reklamirala član 104. Poslovnika. Odlično, onda član 27.

Zahvaljujem. Dakle, gospodine predsedavajući, ako se daje pravo vladajućoj većini da govori, dostojanstvo Narodne skupštine jasno kaže da bi to isto pravo trebalo dati i opoziciji. Vi ste, ako se ne varam, prekinuli raspravu u Narodnoj skupštini Republike Srbije kada je pravo na repliku imalo nekoliko kolega narodnih poslanika iz opozicije. Ne znam otkud vam to pravo da prekinete debatu Narodne skupštine Republike Srbije kada opozicija dođe na red da replicira. Konkretno, ministar Nebojša Stefanović koji je sada pobegao sa ovog zasedanja, tri puta me je pomenuo imenom i prezimenom. Gospodin Stefanović je tu, nije se uplašio od vas. Trenutno nije u sali, ali vi polemišete samnom ne sa Dobro, da se vratim na vas. Dakle, svedoci ste i svi su videli i čuli u direktnom prenosu, da me je ministar policije Nebojša Stefanović, tri puta pomenuo po imenu i prezimenu Boško Obradović, dva puta kao Dveri. Rekao je nešto da sam otimao, da sam nešto krao, da sam se nešto bogatio na račun građana Srbije, da sam, ne znam, nešto radio što je protivzakonito. Dakle, da li je normalno da ja ne mogu da dobijem obična dva minuta da odgovorim na takve monstruozne laži i klevete? Da li je normalno da onemogućavate i gušite glas opozicije? Ja samo tražim pravo koje mi sleduje po ovom Poslovniku o radu Narodne skupštine, da imam pravo da odgovorim. Na šta bi to ličilo kada bih ja govorio, ne znam, o poljima marihuane iza koje stoji Marija Obradović?

Sednicu smo započeli oko 10 sati.

Sve ostalo je bila vaša polemika sa ministrima ili kolegama poslanicima iz drugih poslaničkih grupa.

Izvolite. Zahvaljujem. Ovde smo čuli teške uvrede da predsednik Vlade Nebojša Stefanović i ja potpuno kontrolišemo pravosuđe i sudstvo i tužilaštvo. Samo još nismo dobili obrazloženje na koji to način vršimo kontrolu. obrazac koji je postojao do 2012. godine, misle da se i dalje primenjuje kada se sudije i tužioci biraju po stranačkim odborima, kada ministar pravde poziva članove Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva svakodnevno na sastanke, kada predsednik države, gospodin Boris Tadić, poziva na sastanke i predsednika Ustavnog suda i predsednicu Vrhovnog suda i republičkog javnog tužioca da im da naredbu kako treba da se sprovede opšti reizbor. Verovatno ne možete da poverujete, ali izbor sudija i tužilaca ne vrši se pod pritiskom Ministarstva pravde i to verujem da mogu da vam potvrde i članovi Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, niti ih iko poziva u Ministarstvo da im daje direktive ko treba da se bira od kandidata. Veliki broj sednica, čak i gde ministar pravde ne prisustvuje kada se vrši izbor sudija i zamenika javnih tužilaca, i verujem da i zamenici tužilaca i sudije koje učestvuju u tim telima vrše izbor na profesionalan način i biraju najbolje kandidate, a ne kandidate koji su podobni odgovarajući političkoj stranci. Pričate o pritiscima na pravosuđe, a do pre samo nekoliko dana, upravo na vašem nalogu, fejsbuku, bila je upućena pretnja višem javnom tužiocu, Nataši Krivokapić, gde stoji izričito - zapamtili smo. Ja ne znam kako to drugačije da shvatim, nego kao pritisak ili pretnju. Takođe, imamo deset dana u medijima da Đilas ističe ime sudije koja je postupala u postupku po tužbi protiv SNS, gde se proziva sudija koja je donela odluku u skladu sa Zakonom o parničnom postupku, a verujem da kolega koji je završio isti fakultet kao i ja, vrlo dobro zna za jedan od osnovnih instituta u Zakonu o parničnom postupku, a to je zahtev za vraćanje u pređašnje stanje koje se gotovo koristi u svakom predmetu u parničnom postupku. Pričate o pritiscima, a zaboravljate da se upravo BIA i te kako koristila u postupku reizbora sudija i nije to nešto što kažem ja, to je potvrdila i ministarka pravde Snežana Malović, koja je iznela izjavu u medijima, da je upravo Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca, na osnovu podataka koje je dobilo, odbije. To je bilo nezakonito dostavljanje podataka. Da vas podsetim da je u to vreme postojala i uredba koja je omogućavala BIA-i da upravo vrši proveru kandidata koji se primaju na rad u sudove i tužilaštva. Na žalost, i ta vam je uredba vrlo brzo bila ukinuta, s obzirom da ste upravo vi doneli Zakon o zaštiti podataka 2009. godine, gde upravo ograničavate kako se kontrolišu i obrađuju podaci kada nema saglasnosti fizičkog lica. Ta odredba još uvek postoji u članu 13. važećeg zakona, ali srećom Ustavni sud je reagovao na vreme, jer ste vi omogućili da se ta obrada podataka može ograničiti, ne samo zakonom, već i podzakonskim aktom. Ustavni sud je kasirao takvu odredbu, pa je onemogućeno da podzakonskim aktima ograničavate zaštitu prava, odnosno obradu podataka o ličnosti. Ono što želim da istaknem, a to je pre svega Zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji Republika Srbija donosi u potpunosti u skladu sa uredbom i direktivom EU. Što znači da danas imamo predlog zakona koji je potpuno u skladu sa propisima EU i imaćemo zakon sa odredbama koje su istovetne u svim zemljama članicama. Da li to znači da svaka zemlja članica ozakonjuje zloupotrebu u razmeni podataka? Ja bi volela da vidim da li je to tako i u ostalim zemljama. Ono što je takođe bitno kada govorimo o članu 40, koji predviđa određena ograničenja, a verujem da znate, iako je Ustavom propisano neko pravo, ono može da se ograniči samo zakonom. Upravo ovaj zakon ograničava u kojim situacijama određena prava se ne primenjuju i taksativno je nabrojano koje su to situacije, a to su situacije upravo koje se odnose na procesuiranje, na istragu, na vođenje krivičnih postupaka kada je u pitanju bezbednost, nacionalna bezbednost i odbrana zemlje. Još nešto što je kuriozitet ovog zakona u odnosu na zemlje članice EU, ni direktiva, ni uredba koja je doneta od strane EU ne primenjuje se na bezbednosne službe.

Tako da, opšti režim koji važi za sve ostale organe, ovim zakonom će važiti i za BIA, i tako ćemo konačno znati ko na koji način obrađuje podatke, kako postupa sa njima, a pre svega građanima se daje jedna mnogo veća zaštita i u smislu procesnom, na koji način mogu da provere da li su im prava ugrožena ili ne, i na koji način mogu da ostvare sudsku zaštitu ukoliko dođe do povrede njihovog prava. Takođe, istovetna odredba koja sada postoji u predlogu zakona, postoji i u Zakonu o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja, Ne znam kako se niste pobunili protiv takve odredbe upravo u zakonu koji ste takođe vi donosili. Član 112. je član Poslovnika sa kojim je imao problem ovaj koordinator Đilasove tajkunsko-ljotićevske koalicije. On je primenjen u prepodnevnoj raspravi, jel tako, već jednom. To nešto nije razumeo šta je bilo, ja nisam shvatio za tragično to što ja nisam dobio pravo na repliku, zato što je primenjen član 112. NJega, on kaže, to nešto strašno pogađa, a ja ukazujem na taj član i ovaj put. Dakle, apsolutno je neprihvatljivo da se čoveku dozvoli ovde da dva i po, tri minuta direktno optužuje groznim, odvratnim sadržajima iz tabloida, kojim su se uvek služili, a novine se tako zovu, novine se zovu „Tabloid“, kojim su se uvek služili i on i njegova grupa kad su napadali ovde na najbanalniji, na najodvratniji mogući način i Aleksandra Vučića i ljude iz SNS-a, da to radi opet. To je onaj što je pozivao na vešanje Aleksandra Vučića i Ane Brnabić, pa sad izgleda nešto su ga malo sklonili, da ne bode oči javnosti, a sad lično Boško Obradović. Te sadržaje iz tog „Tabloida“ odvratnog, koristi ovde i pominje našu narodnu poslanicu. Koristi ovde sadržaje iz tog „Tabloida“, to je taj časopis, to su te novine, pošto su se neki ovde sablaznili, kao prvi put čuju u životu, koji je optuživao Aleksandra Vučića da je ubio dete. E, tim se vi koristite, to ste vi i to je vaša slika i prilika. I ovi što su kao sablažnjeni, prvi put čuju. Ti koji to rade i to koriste, to su vam koordinatori. Čestitam na izboru. Govorili su o slobodama. Pokazah ja lepo, evo, kako nema slobode danas. Evo kako ne može direktor programa Đilasove i Šolakove televizije na naslovnoj strani Miškovićevih novina da priča o Aleksandru Vučiću šta mu padne na pamet. Evo kako ne može da ga montira niko u vašim magazinima. Eno vam na internetu, na kom ste vi kao uskraćeni za neku slobodu, vi lično, pozivali na puč, na hapšenje Aleksandra Vučića od strane vojske i policije. Eno vam tamo pored tog vašeg što ste lepo i hrabro uradili vaš Željko Veselinović, koji je pozivao na silovanje. Toliko vi nemate slobode na internetu i ne možete da radite šta vam padne na pamet. Pominjali su nekakva bežanja. Pošto su takvi i pošto znaju da ih narod jako dobro vidi i prepoznaje kao najgore od najgorih, oni će, da vi znate, gospodine predsedavajući, da pobegnu sa izbora u Kuli, sa izbora u Kladovu i sa izbora u Doljevcu, jer ne mogu dva čoveka da nađu da ih stave na listu, a kamoli da im neko potpiše. Vama preporučujem član 112. još jednom. Nama se ovde radi, ne troši nam se vreme za ove koji sami ne znaju šta im je smisao života, a ni boravka ovde, osim da se bave tim tabloidima i da pokazuju ko su i šta su. U skladu sa članom 112, određujem pauzu u trajanju od tri minuta. Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom. Morate sa gospodinom Arsićem kad se vrati u salu. Zahvaljujem, predsedavajući. Uvaženi ministri, dame i gospodo narodni poslanici, opet je prethodni govornik, mislim na prethodnog govornika po listi, koji upravo napušta salu, dobio zadatak od svog šefa da danas na svaki mogući način, kako zna i ume, napadne i Aleksandra Vučića i Vladu Srbije i ministre i SNS. NJima Đilas, to je šef cele ove tužne skupine prekoputa nas, daje dnevne zadatke koje oni moraju da izvršavaju, svidelo se to njima ili ne i namerno ih, predsedavajući, ne zovem opozicijom, zato što se opozicija ne ponaša tako kako se oni ponašaju. Znate, opozicija, kao takva, jedva čeka neke izbore, opozicija se raduje izborima, priželjkuje izbore, a ova naša nazovi opozicija beži od izbora kao đavo od krsta, što kaže narod. Ne daj bože da budu izbori, samo ne daj bože da budu bilo kakvi izbori. A što bežite od izbora? Što nas ne smenite? Evo, kažete da mi ne valjamo, ništa ne valja, najgora smo vlast. Evo, smenite nas na izborima. Evo vam prilika, sada će biti izbori u četiri lokalne samouprave u decembru, evo vam prilika, kandidujte se, smenite nas kad već ne valjamo, kad smo najgora vlast, imate priliku za to. Ali, neće. Neće, predsedavajući, zato što ne mogu ni kandidate da pronađu. Ne mogu ni kandidate da nađu, a kamoli potpise da skuše. Onda ide priča o bojkotu. Onda ćemo mi da bojkotujemo te izbore, nema sloboda medija, ugnjetavamo ih, ne valjaju zakoni, a to su njihovi zakoni. Pa, mi nismo menjali te zakone, to su njihovi zakoni. Oni su ih doneli, a sad im ne valjaju. Tako je prethodni govornik ovde minutima iznosio najrazličitije neke optužbe, ko zna o čemu je pričao, neke potpuno paušalne i netačne podatke iznosio. Ali, mene čudi da je on to govorio, s obzirom na to da je u pitanju poslanik koji je član skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove i da, kao takav, ima pristup redovnim izveštajima o radu Ministarstva unutrašnjih poslova na tromesečnom nivou, na šestomesečnom nivou, na godišnjem nivou. U krajnjem slučaju, on ni reč o rezultatima Ministarstva unutrašnjih poslova nije rekao, dakle, ni o rezultatima kada je reč o borbi protiv organizovanog kriminala, ni kada je reč o borbi protiv krijumčarenja i trgovine ljudima, ni o krijumčarenju i trgovini drogom, ni kada je reč o borbi protiv privrednog kriminala, dakle, borbi protiv korupcije, zloupotrebama službenog položaja, borbi protiv sive ekonomije, ni kada je reč o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama, posebno kada je reč o Sektoru za vanredne situacije, o čemu, između ostalog, i danas raspravljamo. Znate, kada Ministarstvo unutrašnjih poslova nabavi nova vozila za Sektor za vanredne situacije, kada nabavi novu opremu, kada nabavi novu tehniku, to onda za njih nije značajno, to čak nije ni vest u njihovim medijima. To je onda od drugorazrednog značaja, a na stranu što ništa ni o samim predlozima zakona nismo čuli. Zbog političkom trenutka u kome se nalazimo. Zato što je jasno da se u Srbiji oformio jedan širok front, dakle, u pitanju je širok front, ali sa istim zadatkom, i u tom širokom frontu različiti ljudi imaju različite zadatke i različite uloge. Tako neki glume da su opozicija, neki glume da su novinari, nezavisni novinari, neki glume u tom frontu sindikalce, a neki glume da su nezavisni organi, poput onog nesrećnog Rodoljuba Šabića, ali sa istim zadatkom, sa jednim jedinim zadatkom, a to je kako po svaku cenu i na svaki mogući način napasti SNS i Aleksandra Vučića i to rade svaki dan na onim njihovim medijima, na N1, „Danas“, NIN, „Vreme“ i šta je već tu sve ostalo od tih njihovih medija. Kolega Orlić je malopre pokazivao naslovnice nekih od tih medija i sramne slike koje smo mogli da vidimo, a ja ću podsetiti na još jednu naslovnu stranu, jer mislim da je idealna prilika za to, i postavljam pitanje – u kojoj još zemlji u Evropi može na naslovnoj strani jednog nedeljnog tabloida da izađe slika oca ministra unutrašnjih poslova, sa najmonstruoznijom nekom optužbom i ni dlaka im sa glave na fali zbog svega toga?

Iz svih ovih razloga koje sam rekao, ali i zbog svih onih benefita koje će ovi zakoni doneti, a o čemu je lepo pričala i ovlašćena predstavnica SNS, želim da podržim predložene zakone. Povreda Poslovnika Radoslav Milojičić. Izvolite. Hvala, gospodine predsedavajući. Reklamiram član 106. i hteo bih u skladu sa tim članom da vam postavim jedno pitanje - Da li ispred vas imate spisak i nazive poslaničkih grupa? Da li znate da mi svi pripadamo poslaničkoj grupi DS? Čiji je šef Goran Ćirić? Ako možete da odgovorite na to i da zaustavite… Mi u DS nemamo gazdu, niti imamo šefa, niti smo to nekad imali, niti će neko od nas poslanika to da dozvoli, da se neko nad nama tako ponaša, bez obzira da li dolazio iz vlasti ili iz opozicije. Kao što je poslanički klub DS osudio i pozive ne silovanja i pozive na vešanja, kao što osuđujemo ono što radi i vladajuća većina, osuđujemo i ono što rade pripadnici pojedine opozicije, bez obzira na versku, nacionalnu i političku pripadnost. Nama je bitna doslednost. I, ja vas molim da vodite sednicu u skladu sa Poslovnikom i da ne dozvoljavate ovakve optužbe i stvari sa kojima niko iz poslaničkog kluba DS nema nikakve veze.

Izvolite, kolega Orliću. Gospodine Marinkoviću, vredi razmisliti o primeni člana 103. i ovaj put. Ne insistiram, vi ćete sami doneti odluku kako mislite da je najispravnije, zato i ne tražim da se glasa, ali ovo je bila zloupotreba i zbog toga biste mogli da oduzmete vreme. Ja sam, iskren da budem, mislio da se Poslanik javio zbog toga što je želeo da objasni da je bio opravdano sprečen da prisustvuje toj sednici Odbora za kontrolu službi bezbednosti, o kojoj smo pričali danas, na koju je bio uredno pozvan, mogao je da prisustvuje kao i svi ostali, pa da pomogne svojim kolegama koji ne razumeju kako to funkcioniše, ali, on se izgleda nije javio zbog toga. Tako da, moje su nade tu potonule, zbog ovoga za šta se on javio, kako kaže da obrazloži. Da se razumemo, niko ništa nije pogrešio sa naše strane. Znači, mi smo samo ukazali na činjenicu da je stranka gospodina Kenojčića, DS, el tako, sada u savezu koji okuplja Dragan Đilas, a čiji je koordinator Boško Obradović, jel tako? Znači, to su činjenice. Ponosite se time, valjda zajedno idete po tribinama, predsednik vaš Lutovac, sedi rame uz rame sa Boškom Obradovićem i Draganom Đilasom. Boško Obradović se hvali da vam je svima koordinator. Mogu da razumem da je neko time lično nezadovoljan, ali to ne znači da smo mi bilo šta pogrešili. Znači, mi smo samo istinu rekli kada smo napomenuli, Dragan Đilas ima ovde svog koordinatora Boška Obradovića – ljotićevca, koji je zadužen da diriguje i da koordinira svima poslanicima koji pripadaju toj njegovoj grupaciji. Mi je zovemo tajkunsko-ljotićevska, narod je prepoznaje tako. Ako je gospodin ne prepoznaje tako, ja to ne znam. Ali, da budemo do kraja precizni, šta god on lično mislio, sa čim se god on lično ne slagao, njegova politička stranka deli te vrednosti. Dakle, kada Veselinović kaže one odvratne stvari koje je rekao, a njegova stranka ne pozove Veselinovića na odgovornost, već ga zadrži da predsedava tim njihovim savezom, onda ste se sa time složili. Kada ne tražite da se Dveri izbace nakon onog poziva na vešanje, vi ste i to prihvatili, sa manje ili više buke, ali vi ste te stvari prihvatili. Dakle, to da bude svima jasno gde se nalaze i šta dele, hteli ne hteli, završavam, a što se tiče potrebe da se nešto objasni, sledeći put kada je oseti, nek prvo objasni ono što je bilo vezano za Odbor za kontrolu službi. Ja sam sigurna da se nije uplašio gospodina Gašića, pa zato izbegao da dođe. Ja stvarno više ne mogu sa ovog mesta ni da pohvatam, ni da razumem ko pripada kom savezu, da li je u savezu, to stvarno nas ovde ne interesuje. Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? (Ne.) Poštovani narodni poslanici saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese zakone iz dnevnog reda ove sednice. Niste pomenuti ni imenom ni prezimenom, i drugo nemate pravo na repliku, pošto je kolega Orlić ukazao na povredu Poslovnika. Hvala vam na razumevanju, idemo dalje. Dame i gospodo narodni poslanici, pre dva dana smo započeli raspravu o ovoj jednoj tački dnevnog reda u kojoj je sadržano 25 različitih predloga zakona i odluka. Naravno, nije bilo moguće ni tada, a teško i sada da se o svakom predlogu ponešto kaže, ali to je odraz demokratije koju ovde na pogrešan način interpretira skupštinska većina. Pomenula sam, kada sam pre dva dana govorila, izmene zakona o uređenju sudova, i tada je gospođa Nela Kuburović, se faktički saglasila sa onim što sam rekla, ali je rekla nešto vrlo interesantno i zato se sada vraćam jednom rečenicom na to. Rekla je da su ovu izmenu zakona predložili zato što ne bi bilo u redu da se primenjuje ovaj član koji se menja, zato što postoji inicijativa kod Ustavnog suda, pa šta ako Ustavni sud oceni da ovaj član nije bio u skladu sa Ustavom. To ne priliči ni ministru ni Vladi, jer zaista, takva nesigurnost, da li je moguće da predlažete nešto što unapred niste sigurni da nije u skladu sa Ustavom. Od sada ćemo mi onda na svaki predlog kada mislimo da je predlog loš, da kažemo pokrenućemo inicijativu, i zaista ćemo je podneti, i onda to treba da znači po toj logici, da se taj zakon neće primenjivati, odnosno usvajati. Što se tiče Predloga zakona o privatnom obezbeđenju, ovde ste predvideli izdavanje licenci za fizička lica i izdavanje licenci za zaštitu sa oružjem i bez oružja, ali nešto ne videsmo kriterijume gde se daje sa oružjem licenca, gde se daje bez oružja. S tim u vezi bilo bi interesantno ministre, i tražimo to takođe i ovde odgovor od vas. Možda nećete moći odmah, ali kada budemo po amandmanima - koliko u Srbiji ima štićenih lica koji se štite i koji imaju fizičko-tehničko obezbeđenje, odnosno fizičko obezbeđenje, a o trošku države Srbije i koliko traju ta obezbeđenja. Naravno, zna se koja lica po zakonu moraju biti štićena, na njih se ovo pitanje ne odnosi, znate dobro na šta se ovde misli. Interesantno je takođe, vi recimo, ovde predviđate tim nekim fizičkim licima da ćete da dajete mogućnost da nose oružje, i da postoji mnogo tih ljudi, to je očigledno, vi ćete reći koji se štite, i koji imaju obezbeđenje da bi narod razumeo šta govorim, o državnom trošku. S druge strane, potpuno privatnom obezbeđenju koje ne traži pare od države, Vojislava Šešelja ne dozvoljavate da dobiju dozvolu za nošenje oružja. Jel, vi to procenjujete, da je on apsolutno bezbedan, ili onako, eto, palo vam napamet? Što se tiče ovog zakona o kojem ćemo zapravo najviše govoriti u pojedinostima, o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, rekli smo da taj zakon takođe, nije dobar. Šta je suština? Ceo zakon je koncipiran na strategiji smanjenja rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama. Tu strategiju usvaja Vlada.

Nekako, kao da nismo naučili ništa iz onih tragičnih poplava iz maja 2014. godine. Mi smo predložili, svi poslanici SRS su amandmanom predložili da u okviru ovog zakona, najhitnije ili najkasnije u roku od 15, 16 dana, ne znam tačno koliko je poslednji amandman, da Vlada dodeli, zapravo da se zakonom obaveže da se dodeli diplomatski imunitet srpsko-ruskom humanitarnom centru u Nišu. Mi smo uvereni da upravo bi to značajno doprinelo smanjenju rizika od katastrofa, pogotovo upravljanju vanrednim situacijama, kada ne daj Bože do neke od katastrofa dođe. Kada je u pitanju zakon o detektivskoj delatnosti, ovde zaista očekujem da ćete prihvatiti jedan naš amandman, bojim se da ste prevideli nešto vrlo bitno ili vam je loše prevedeno. Radi se i ovde o korišćenju oružja od strane detektiva i tu ste menjali Zakon koji govori kako se oružje koristi, sada da ne trošim ja vreme, ali niste dirali zakon koji, član koji govori kako se oružje dobija, a faktički niko skoro ne može dobiti oružje, kada se onaj, čini mi se član 30. koji vi niste dirali kada se pogleda. Šta je još ovde interesantno? I ovo mislim da morate prihvatiti amandman ministre, predvideli ste za detektive licence, ali kako? Predvideli ste da detektivskom delatnošću mogu da se bave fizička lica, mi mislimo da to nije dobro i da to ne treba da se radi, predvideli ste da to mogu i pravna lica, odnosno preduzeća ili preduzetnici i šta ste onda rekli? Licencu za obavljanje ove delatnosti mora da imam ovlašćeno lice u pravnom licu. Ali, to nema veze sa poslom, a niste obavezali one detektive, ljude koji će biti detektivi, oni ne moraju imati licencu. Piše, gospođo tačno ovako kako vam kažem, pogledajte amandman, kada vam budu doši na red. Dakle, ovlašćeno lice u pravnom licu, može biti lekar, može biti pekar, može biti ekonomista, koji će u okviru svoje redovne delatnosti da kaže, evo ja bih da se bavim i tom delatnošću, ode u APR, registruje to, ali i onda nije bitno da li on ima licencu, bitno je da li onaj koji se bavi tim poslom ima licencu. Imamo značajne primedbe na Zakon o zaštiti podataka, pre svega što je taj zakon prepisan, preveden samo, od prilike je to i rekla gospođa Kuburović. Ono što je za nas ne prihvatljivo, jeste da postoji mnogo mesta u ovom Predlogu zakona gde su predviđeni različiti slučajevi za iznošenje podataka o ličnostima Srbije. Znate, ko ga su zmije ujedale, guštera se plaši, mi dobro znamo kakvi su se sve podaci davali Haškom terminalu, na osnovu čega su Srbi hapšeni, kakvi su se podaci davali sudovima i tužilaštvima BiH i Hrvatske i danas dan i BiH i Hrvatska svaki dan imaju nekog novog na spisku, niko ne zna tačno koliko oni ljudi, koliko oni Srba traže, jer svaki čas dopune te svoje spiskove i mi se plašimo, poučeni dosadašnjim iskustvom da bi ovi podaci mogli biti u tako nešto zloupotrebljeni i zato mislimo da to ne treba da ostane u Zakonu.

To nije tačno. Država i crkva su odvojeni, nečije opredeljenje da li je on vernik ili nije, je njegova lična stvar, i možda ne želi da se zna da je venčan, možda ne želi da se zna da je kršten ili da mu je dete kršteno. Dakle, u te knjige, u crkvene knjige ne može da ulazi nikakav poverenik. Zamislite nekog vašeg Šabića, da on može da ide da tamo vršlja po crkvenim knjigama, to je jednostavno nedopustivo. Kada je u pitanju Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, i tu gospođa Kuburović nije bila upravu. Prvo, pravna pomoć po vrlo povoljnim uslovima postoji i danas pri lokalnim samoupravama i ovo je moglo da se prilagodi, da to bude i besplatno tamo gde treba, ali nije dobro što se kroz ovaj Zakon uvodi nevladin sektor u ovu pomoć građanima. Neko je ovde rekao da se na taj način, te nevladine organizacije plaćaju iz budžeta, to nije tačno. Jedan je problem finansiranja nevladinih organizacija iz budžeta, a drugi je problem plaćanje obavljene usluge, jer besplatna pravna pomoć je besplatna za građane, ali onaj ko vrši tu pravnu pomoć, on će dobiti za to odgovarajući novac iz budžeta. Sada će nam se nametnuti, na primer, onaj Milan Antonijević, naslednik Nataše Kandić u tom njihovom nekom fondu, humanitarnom prava, kako li se zovu, koji inače sebi onako dozvoljava da je on reper kako on kaže, svi pravnici drugi ima da ćute, njegovo tumačenje se samo važi. Takav neko će nam se nametnuti da daje pravnu pomoć i da ga zato plaćamo. To jednostavno ne može. Ministre pre dva dana ste nam obećali odgovore na pitanja o određenim aferama koje smo mi srpski radikali otvorili, koje se odnose na četiri ministra i na ministra i potpredsednika Vlade, Rasima LJajića. Zaista, očekujemo odgovore na ta pitanja, ali vas molim bez ličnih impresija. Vi ste, prošli put, rekli da vi ne verujete da je Rasim LJajić umešan u tu aferu sa narkoticima, Ana Brnabić je rekla… Imali ste poslanička pitanja… Bio sam u belom svetu, i radio u korist moje zemlje i mog parlamenta, nisam nikoga brutalno i na takav način optuživao kao što ste vi radili, to možete i imate pravo da postavite poslanička pitanja u skladu sa Poslovnikom, ali moje dostojanstvo neće dozvoliti da to radite i sada i da brutalno razapinjete bilo koga, ne samo Rasima LJajića, nego bilo koga u ovoj sali. Molim vas da zadržimo minimum dostojanstva, a ja koliko znam i koliko sam informisan, a mislim da sam dobro informisan, gospodin Nebojša Stefanović i ministar policije, potpredsednik Vlade je dao vrlo jasan odgovor. Hvala puno.

Nebojša Stefanović je pre dva dana obećao Narodnoj skupštini ove odgovore i mi te odgovore tražimo. To što se vama to ne dopada, meni je žao. Mi smo o Rasimu LJajiću nekada iznosili i neke pozitivne stvari, dok nismo došli do ovih podataka sada. Dakle ništa lično, ali ako se dođe do podataka da je potpredsednik Vlade umešan u neke narko poslove, svakako da to ministar mora da vidi, da vidimo kakva su operativna saznanja. Znate, vidite i sami, da se to uzburkalo i da u medijima svaki dan izbija neka nova informacija na tu temu. Dakle, molila sam samo bez ličnih impresija, jer to što je rekla Ana Brnabić da je ona iznenađena ovim što smo mi rekli, znate, mnogi u Srbiji su iznenađeni da je ona sa mesta direktora „Naleda“, došla na mesto predsednika Vlade. Ali, desilo se.

Dakle, što se tiče tačnog broja štićenih lica u Srbiji, ja ću vam pribaviti taj broj. Dakle, kreće se otprilike oko 40, pričam naravno o svim licima koja se štite i po zakonu i po uredbi, i naravno, po odlukama državnih organa u zavisnosti od njihove ugroženosti, bilo da se radi o sudijama, tužiocima ili bilo kojem drugom fizičkom licu. Dakle, imaću precizan broj pa ću tačno reći. U svakom slučaju, što se tiče detektivske delatnosti, što se tiče i fizičkog obezbeđenja i što se tiče svih onih koji žele da obavljaju specijalističke poslove službenika obezbeđenja, nama je važno, mi smo se opredelili za to da izdajući posebne licence uvedemo jedan specifičan red u ovu oblast, jer smo uočili da jedan deo ljudi želi da obavlja tu delatnost, bez oružja, a jedan deo hoće sa oružjem. Mi smo propisali u zakonu koji se menja, o privatnom obezbeđenju, u članu 7. koji menja važeći član 12, šta su faktički licence za vršenje posla privatnog obezbeđenja koje se izdaju fizičkom licu koje ispunjava opšti uslov za dobijanje svake od utvrđenih vrsta licenci, odnosno, od jedan od devet tački, koje definišu šta su uslovi koje ono mora da ispuni da bi moglo da obavlja tu delatnost, odnosno da dobije licencu. Između ostalog, i šta su uslovi za dobijanje oružja, koji su već predviđeni zakonom, kojim se utvrđuje šta su oni uslovi koje fizičko lice mora da ispuni da bi moglo da nosi oružje, da ga poseduje ili da ima dozvolu za nošenje oružja. Mi smo prvi put ovim zakonom uveli i bezbednosnu smetnju, dakle, definisali šta je bezbednosna smetnja tačno, da to ne bi bilo da se ostavi samo meritorno nekom državnom organu da po svom nahođenju ceni, već da faktički može da kroz ove norme koje smo mi predvideli definiše da li neko lice ima bezbednosnu smetnju za obavljanje ovog posla. Što se tiče ovog pitanja za licence, koje ste rekli, član 5. kaže: „Licenca za obavljanje detektivske delatnosti može se izdati pravnom licu koje… tačka 5) ima odgovorno lice u pravnom licu“ Dakle, ne – licence će se izdati odgovornom licu u pravnom licu, jedino ako ne mislite na taj član? U svakom slučaju, koliko ja vidim, mi smo predvideli da licencu za obavljanje detektivske delatnosti može dobiti, pod određenim uslovima, svako pravno lice. E, sad, unutar pravnog lica – odgovorno lice pravnog lica može biti i detektiv i neko drugo lice koje nije detektiv, niti ima licencu za obavljanje detektivske delatnosti. A fizička lica unutar pravnog lica, koja će obavljati specijalizovanu detektivsku delatnost, moraju da dobiju sopstvene licence za obavljanje detektivske delatnosti koje su predviđene. Dakle, u tom smislu mislim da je relativno jasno. Dakle, ako ima negde neko rešenje koje je preciznije od našeg, vi znate da ja nemam problem sa tim, uvek mi je važno da zakon bude što precizniji, da bi se izbegle bilo kakve nepreciznosti i pogrešno tumačenje. Što se tiče onih odgovora, ja sam vam rekao, mi smo započeli 2014. i 2015. godine, po nalogu nadležnih tužilaštava, provere o privatizaciji „Tesla banke“ i potencijalnoj šteti za Republiku Srbiju koja je nastala zbog nenamenskog trošenja sredstava i raznih drugih krivičnih dela.

Konsultacije unutar kriminalističke policije su obavljene i taj predmet unutar policije vodi SBPOK.

Što se tiče gospodina LJajića, ja sam rekao, ne radi se o mojim ličnim uverenjima već sam rekao da Ministarstvo unutrašnjih poslova ne raspolaže podacima o tome da je gospodin LJajić deo bilo kakve organizovane kriminalne grupe i izneo sam tada i svoje lično uverenje da bi meni bilo teško da poverujem u to. Ali, nevezano za to da li ja lično verovao ili ne verovao, ne postoji bilo kakva informacija koja ukazuje da je on deo bilo kakve organizovane kriminalne grupe ili da je na bilo koji način prekršio zakone Republike Srbije. Što se tiče ostalih informacija, to ću vam blagovremeno dostaviti, ono što budem mogao, naravno, kao što sam i tada dao određena ograničenja o mogućnosti da vam odgovorim, u zavisnosti šta ja dobijem od odgovora, vezano od toga u kom je stepenu krivični postupak u toku i očekujem da kada budem mogao da dam precizniji odgovor, da vam ga dam, da pružim odgovor Narodnoj skupštini, kao i sve do sada.

Izvolite. Uvaženi predsedavajući, vi ste bili na dobrom putu kada ste prethodnu govornicu upozorili na tačku 106. Ona zaista nema pravo da licitira sa moralom jednog čoveka koji je dobro poznat Srbiji, a dobro je poznat i prethodni govornik, odnosno govornica Srbiji po svojim amoralnim nastupima i tvitovima kojima je uzburnjila celu javnost na celom Balkanu. Za njenu informaciju, grad Novi Pazar i Skupština grada Novog Pazara je donela odluku i mi smo uredili i dodelili ime platou u Novom Pazaru po pokojnoj Hatidži Mehmedović. Ima ona još koga ko stoji iza nje.

Vi treba da budete sankcionisani za govor mržnje i sve ono što širite u ovoj državi i da vam ne padne na pamet da pomenete časno ime Rasima LJajića koji radi za ovu zemlju i za mir i zalaže se za sve ono protiv čega smo mi. Ja vas molim da dostojanstveno nastavite da vodite ovu Skupštinu i da kažnjavate izlive mržnje, a mi, Bošnjaci, nećemo dozvolite da se na našu čast udara na ovakav način i ovako. Ako je Zukorlić vas malopre pozvao i častio kafom i podelio vam zadatke, to dovoljno govori o crno-zelenoj koaliciji koja će mu doneti mnogo lošega u Sandžaku na predstojećim izborima. Dr Bačevac, smatram da nisam povredio Poslovnik. Kao što i sami znate, ja sam upozorio i koleginicu Radetu da to što je govorila nema veze sa dnevnim redom i da apsolutno nije u redu da na taj način govori o bilo kome, ne, naravno, samo o Rasimu LJajiću. Naravno, iako je očekivala da možda mi nemamo kičmu, koliko su svi mogli sada da se uvere, imamo i te kako i borićemo se do poslednjeg. Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? (Muamer Bačevac: Da.) Hvala. Vi ste samo lepo rekli dokle je stigao ovaj predmet gde su Bojan Pajtić i Boris Tadić oštetili državu za šest miliona evra i tu precizno znamo sada u kojoj je fazi taj postupak. Izgleda za ove ostale, ministre, i za Rasima LJajića da ćemo morati čekati da vas smenimo, pa da onda radikalski ministar upozna javnost sa svim tim. Pošto je ovde u pitanju, između ostalog, i ovaj zakon o kojem ste i vi govorili, o obezbeđenju, ja vas molim, malopre ste bili svedok da mi je ovde ovaj moralni poslanik pretio prstom i da mi je nešto dobacivao i ja, prosto, ne smem da izađem iz ove sale, pa molim da mi se neko obezbeđenje reguliše. Kaže da ja ne smem da pomenem Rasima LJajića kao moralnog čoveka, a on sme da govori kako sam ja nemoralna? Gde to stoji da on sme mene da nazove nemoralnom i još se hvali da će po Hatidži Mehmedović neki trg u Pazaru dobiti ime, što je strašno. Ja tu Hatidžu Mehmedović nisam vređala ni na verskoj, ni na nacionalnoj osnovi, već sam govorila o nekome ko je bio zlo. (Muamer Bačevac: Sram te bilo!) Sram tebe bilo! Pomerila se nisam, a ovaj vaš koji, kažete, ima kičmu… Izvinite, gospođo Radeta. Dajem pauzu, u skladu sa članom 112, od pet minuta.

Možete vikati koliko god želite, neću dozvoliti da ovde vlada nered i nedisciplina. Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa daljim radom po redosledu prijavljenih [[Vjerica Radeta: Ja nastavljam repliku.]] Nemate više pravo na repliku. (Vjerica Radeta: Po Poslovniku.) Ni po Poslovniku, tek sam započeo sednicu. Reč ima narodni poslanik Dušica Stojković. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine Arsiću. Uvaženi potpredsedniče Vlade, gospodine Stefanoviću, sa saradnicima, ministarko Kuburović, drage kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, evo, čitam danas se u ovom domu Narodne skupštine bavimo politikom prošlosti, ja želim da govorim o politici budućnosti, o politici koja će kroz usvajanje novih zakona zaista doneti benefite i višestruke koristi građanima Republike Srbije. Ovo je trenutak da pokažemo da Republika Srbija zaista ima snage da se izbori sa svim onim nedaćama i nagomilanim problemima, koje nam je kao prtljag ostavio prethodni režim. Oni bi sad, videli smo danas na delu, da se ponovo vrate, da se dokopaju svojih fotelja i da nastave da haraju i očerupaju ono što su propustili da učine kada su bili na vlasti. Oni za građane i za probleme građana, slobode i prava građana, zaista ni na koji način nisu marili. NJima je bilo važno nešto drugo. Oni su probleme građana gurali pod tepih. NJima je bilo važno nešto drugo, njima je bilo važno lično bogaćenje. Pogledajte im samo imovinske karte i apsolutno će vam sve biti jasno. No, da se vratimo na dnevni red ovih zaista jako važnih zakona. Reč je o novim zakonskim rešenjima, ali i izmeni i dopuni starih zakonskih rešenja.

Mi smo na neke Zakone iz oblasti Ministarstva pravde čekali čak 14-15 godina. Znači, reč je o Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći, Zakonu o lobiranju, tako da je ovo zaista veliki uspeh i za vas, gospođo Kuburović, i za vas, gospodine Stefanoviću, što je Vlada Republike Srbije zaista uspela da sve relevantne institucije uveže i da mi danas raspravljamo o zaista značajnim zakonima, koji će i te kako koristiti građanima koji žive u ovoj zemlji. Imali smo, zaista smo svedoci da skoro svake godine imamo sve veći broj elementarnih nepogoda, nedaća izazvanih klizištima, nedaćama izazvanim ili prirodnim ili ljudskim faktorima kao što su poplave, zemljotresi, elementarne nepogode. Sve to ukazuje da su teme klimatskih promena, teme zaštite životne sredine i teme što predstavljaju i civilnu zaštitu, važne teme i da ćemo se mi kao društvo i država i u narednim godinama i u narednim decenijama ovim temama i te kako baviti. O tome svedoče i brojke u Srbiji, poplave koje su zadesile Republiku Srbiju 2014. godine. Napravile su materijalnu štetu koja se procenjuje na 1,7 milijardi evra. Ove majske poplave odnele su veliki broj ljudskih života. Zaista, veliku štetu pretrpela je i privreda, pre svega mislim na energetski sektor, a između ostalog uništeno je i 74 objekata zdravstvene zaštite, bolnica, škola, obdaništa. Procenjuje se da je majskim poplavama, znači istorijskim poplavama koje su zadesile moju zemlju, Republiku Srbiju, procenjuje se da su te štete imale uticaja na 1,6 miliona ljudi na posredan ili neposredan način. Znači, govorimo o razornim posledicama majskih poplava koje su se odnosile na čak 22% stanovništva ljudi koji žive u našoj zemlji. Upravo zbog svega ovoga što sam iznela, zato je važno da mi danas raspravljamo i da nađemo jedan adekvatan zakonski odgovor kao što predstavlja novi Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama. Ovaj zakon se zapravo sastoji iz dva dela. Predlagač zakona je zaista vodio računa o svakom detalju i mi u ovom novom zakonu imamo deo postojećih rešenja koja su zaista bila dobra u praksi, ali možemo da govorimo i o delovima zakona koji predstavljaju jedan nov moderan evropski zakon koji ide u korak sa vremenom i sa svim izazovima novog doba. U tekst zakona ubačena su inovativna rešenja. Zaista je uklonjena sva ona nepotrebna birokratija, pojednostavljene su procedure i zaista se nadam, pratićemo primenu ovog zakona, da će njegova primena u praksi biti što efikasnija. Želim da ukažem sada još na jednu stvar. Jako mali broj jedinica lokalnih samouprava je do sada izradio, ali i privrednih društava, je do sada izradio procenu rizika od katastrofa i plan zaštite i spasavanja. Cilj predlagača Vlade Republike Srbije, ali pre svih i Ministarstva unutrašnjih poslova, je da se pomogne sada svim odgovornim subjektima u lancu da sačine svoje procene rizika od katastrofa i da sačine svoje planove zaštite i spasavanja. Na to nas obavezuju brojke. Zato je važno da nađemo adekvatan zakonski okvir na pojavu novih katastrofa i da na pravi način zaista zakonodavno uredimo upravljanje i situacije koje se odnose na reagovanje u vanrednim situacijama. Vinston Čerčil je rekao – umesto da brinemo, bolje je da unapred razmišljamo i planiramo. Upravo je to uradio ministar Stefanović, koji je zajedno sa svojim stručnim timom u Ministarstvu unutrašnjih poslova, nakon zaista jedne detaljne analize, pripremio rešenja kako da se normativno unapredi ovaj sistem reagovanja u vanrednim situacijama i rešenja se danas nalaze pred nama, narodnim poslanicima. Zaista, evo, već ulazimo u drugi dan da imamo prilike da o njima konkretno i raspravljamo. Rešenja se, pre svega odnose, u ovom novom zakonu, na jačanje kapaciteta zdravstvene zaštite, civilne zaštite, na modernizaciju i nabavku opreme, na reformu sektora vanrednih situacija, na podizanje kapaciteta štabova za vanredne situacije i jačanje obaveza jedinica lokalnih samouprava i privrede. Zaista sam se trudila da ovaj zakon koji je danas pred nama čitam i kao građanin, kao građanin na koji će ovaj zakon da se odnosi i da prosto sebi i svima vama, svim našim dragim kolegama narodnim poslanicima, svim građanima i stručnoj javnosti odgovorim na pitanje šta želimo, zapravo, da postignemo ovim zakonom. Odgovori se nalaze pred nama, odgovori su u samom tekstu zakona. Želimo, najpre, da podignemo svest građana koji žive u našoj zemlji, da podignemo svest kada je reč o preventivi. Preventiva je, zapravo, u fokusu ovog jednog novog modernog zakona i o tome moramo u narednim godinama i u narednim decenijama pred nama da više razmišljamo. Praksa je pokazala da naše društvo, lokalne samouprave, ali i deo privrede, prosto, da se nije dovoljno radilo kada je reč o reagovanju u vanrednim situacijama. Sada konačno imamo neku vrstu strateškog okvira, u koji smo uključili sve one međunarodne standarde koji su nam do sada nedostajali, sve one međunarodne standarde koji se sadrže u konvencijama Organizacije Ujedinjenih nacija i EU. Mi želimo da upravo tu primarnu odgovornost na nereagovanje u vanrednoj situaciji ima ona vlast koja je najbliža svojim građanima, a to su jedinice lokalne samouprave, to je privreda koja posluje u datim jedinicama lokalne samouprave. Novi tekst zakona će zaista biti jedan veliki iskorak i kad je reč o primeni i usvajanju svih međunarodnih standarda, reč je o usklađivanju direktiva sa Organizacijom Ujedinjenih nacija, ali smernice EU koje se nalaze u Poglavlju 27 kada je reč o zaštititi, civilnoj zaštititi, preventivi i u segmentu zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama. Brojke su takve da kada prema pokazateljima Organizacija Ujedinjenih nacija, kada pogledate jedan dinar uložen u preventivu, on vam se zaista višestruko vraća. Tako da, ukoliko uložimo i jedan dinar u preventivu u Republici Srbiji, on će nam se zaista kroz godine pred nama višestruko isplatiti i višestruko vratiti. Otpornost pojedinca i zajednice na katastrofe zaista se podiže kroz jedan dijalog i kroz jednu vrstu međusobne saradnje sa svim relevantnim institucijama u našoj zemlji i na lokalnom i na nacionalnom nivou. I zaista, novinu predstavlja i formiranje nacionalne platforme za smanjenje od rizika, koja će u mnogome pomoći davanje adekvatnog odgovora na vanredne situacije i katastrofe u našoj zemlji. Sada bih želela, takođe, da kažem da je jako važno da Srbija nije neko izolovano ostrvo, a to su pokazale i majske poplave iz 2014. godine. Procenjuje se da je oko 90% svih katastrofa koje se dese u svetu, su zapravo katastrofe koje su izazvane prirodnim faktorom. U te katastrofe upravo spadaju i majske poplave iz 2014. godine, kada nije bila samo pogođena Republika Srbija, kada je bio pogođen čitav jedan region, i Republika Srpska i Republika Hrvatska. Važno je da imamo međunarodnu saradnju, važno je da imamo zajednički međunarodni odgovor na sve katastrofe i da možemo da učestvujemo u svim onim programima i projektima međunarodne humanitarne pomoći. Sada bih želela da ukažem na još jedan važan aspekt ovog predloženog zakona, a to je uloga građana. Praksa je pokazala da su u prethodnom periodu, kada su bile poplave u našoj zemlji 2014, 2016. pa i ove godine, 2018. godine, da građani na neki način ili nisu reagovali ili su reagovali inertno u vanrednim situacijama. Imali smo, takođe, i prilike da vidimo i one nesavesne građane, koji su se kupali u svojim bazenima dok su drugi građani punili džakove vreća sa peskom i učestvovali u radu lokalnih štabova za vanredne situacije i pravili rečne nasipe, koji su zapravo predstavljali neku branu od daljih izlivanja reka. To se sada menja i to je ono što je dobro u ovom novom zakonu. Propisuje se veća obaveza učešća građana u zaštiti od spasavanja na poziv nadležnog štaba, ali isto tako, uvodi se i obaveza postupanja građana po naredbi za evakuaciju ljudi, stoke i materijalnih dobara. Zaista smatram da je ovo novina koja je neophodna i to je nešto što je dobro i što je zaista neophodno u ovakvim situacijama. Kao neko ko dolazi iz Beograda, iz gradske opštine Rakovica, koja je, takođe, 2014. godine bila pogođena poplavama, želim takođe da ukažem i na jednu važnu novinu, a to je da se sva prava i obaveze koje su se odnosile na jedinice lokalnih samouprava sada odnose na beogradske opštine, znači, sva ona prava i obaveze koje su imale jedinice lokalnih samouprava širom Srbije, sada će se one odnositi na ukupno 17 beogradskih opština. Tokom majskih poplava u Beogradu, podsetiću vas, pored Obrenovca, koji je zaista bio najviše pogođen, bili su pogođeni i Lazarevac, Rakovica i Grocka. I važno je da izmenimo ovaj zakon upravo zbog svih onih Beograđana koji žive, bez obzira da li žive na Vračaru, Savskom vencu, Paliluli ili Barajevu, Sopotu, Lazarevcu, Obrenovcu. Glavna novina ovog zakona je i to da se uvodi mogućnost, pored jasnih i preciznih kaznenih odredbi, da se pojača kapacitet i uloga Republičkog štaba za vanredne situacije, koji sada u predloženom zakonskom rešenju može da raspusti lokalni štab za vanredne situacije. On, takođe, može da uvede privremeni štab za vanredne situacije, kako bi se na što bolji način, što efikasnije reagovalo u datoj krizi, u datoj katastrofi i na pravi način reagovalo u vanrednim situacijama. Benefiti ovog zakona su zaista mnogi i možemo ih videti od početka do kraja kada čitamo ovo zakonsko rešenje. U članu 15. Predloga zakona, u stavu 4. uvodi se i obaveza da procenu rizika od katastrofa rade i privatna lica koja upravljaju poslovima trgovačkih, sportskih, ugostiteljskim, smeštajnim objektima i objektima za razonodu kapaciteta više od 100 lica, za boravak koji je namenjen deci do 14 godina, nezavisno od kapaciteta. Ovo je jako važno da i privredni subjekti budu svesni, da preuzmu deo odgovornosti u sistemu odgovornosti, kao što je reč o upravljanju u vanrednim situacijama. Imali smo 2014. godine zaista nemile događaje sa fatalnim posledicama, poput onog incidenta u diskoteci u Novom Sadu, kada je čitav grad Novi Sad bio zavijen u crno, kada je šestoro mladih ljudi izgorelo u požaru i prosto smo želeli i na ovome vam zaista, gospodine Stefanoviću, odajem priznanje, vodili ste računa o svim detaljima i predupredili ste, preventivno želimo da reagujemo, da predupredimo sve ove negativne posledice i da deo odgovornosti moraju da preuzmu i privredni subjekti u našoj zemlji.

Nastavićemo da vršimo modernizaciju, profesionalizaciju kadra koji radi u srpskoj policiji. Omogući ćemo ovim izmenama i dopunama Zakona o policiji da se zaista na jedan adekvatan način ceni karijerno napredovanje. Takođe, omogući ćemo formiranje operativnih dobrovoljnih vatrogasnih društava, afirmisaćemo dobrovoljno vatrogarstvo u Srbiji, ali i obavezu jedinica lokalne samouprave da u svojim lokalnim budžetima zaista opredele sredstava za ove pripadnike dobrovoljno vatrogasnih jedinica na lokalu koje će sada želeti da se ponovo registruju u APR, da formiraju svoju jedinicu i da ravnopravno učestvuju sa redovnim vatrogasnim službama u našoj zemlji. Takođe, jedan jako značajan zakon koji je danas pred nama, a koji će dovesti do toga da imamo veći stepen bezbednosti na našim sportskim priredbama, gde ćemo pooštriti kaznenu politiku, da ćemo proširiti radnje u cilju suzbijanja nasilja i nedoličnog ponašanja na našim sportskim priredbama. To je važno zbog naših građan, zbog porodičnih ljudi koji zaista žele da odlaze na utakmice, na derbije, da učestvuju i da sa tribina zdušno podržavaju svoj sportski klub. Donošenjem ovog zakona će se to omogućiti.

Kao neko ko gospodina Stefanovića zaista poznaje deset godina, znam da ni jedno rešenje nije dovoljno dobro ukoliko nije najbolje rešenje. Znam da ćete imati sluha za predloge koji dolaze sa ove strane, za predloge koji dolaze od strane narodnih poslanika kako bi imali što bolja zakonska rešenja.

Želimo da usvojimo sve one standarde koji su nam do sada nedostajali.

Zadivljena sam, kolega Arsiću, što ste koleginici dozvolili da priča mnogo šire o temi. Mi to podržavamo i vi to dobro znate, ali vas član 116. obavezuje da takav odnos imate prema svim narodnim poslanicima. Nije bilo nikakvog razloga da Marinković malopre prekine mene u pola rečenice, jer su navodno poslanici jedni drugima nešto dobacivali. Vi niste bili tu, ali ne smete da sednete tu dok ne znate tačno šta je prethodilo nekom događaju. Dakle, ja sam htela da kažem gospodinu Stefanoviću da nisam zadovoljna onim što je rekao i da nisu tačni podaci koje je izneo. Mi imamo drugačije podatke i uskoro će javnost biti upoznata sa tim podacima. Ovde je ovaj kolega, ja mu stvarno ne znam ime, pošto retko govori, mada je on malopre rekao za koleginicu Jovanović i mene „one dve“, rekao da smo bile na kafi sa muftijom Zukorlićem. Ne bih imala ništa protiv i da jesam, ali vi ste svedok i svi ovde prisutni su svedoci da se od deset sati odavde nisam pomerila sa ovog mesta, a kamo li da sam izašla iz sale. Dakle, nikako nisam mogla da budem na kafi sa muftijom Zukorlićem. Istina je da sam u nekim ranijim periodima povremeno odlazila da popijem sa Rasimom LJajićem, kada je ovde dolazio kao ministar, ali to je bilo u vreme kada nismo imali informaciji da je on na čelu narko klana. Uvaženi predsedavajući, ne znam po kojem osnovu ste dali reč prethodnoj govornici. Apsolutno je, nakon govora Dušice, ne znam koji je način Vi ste povredili član 104. Ja sam bio vrlo jasan. Ovde je zloupotrebljena nekoliko puta ova govornica. Za jednog časnog čoveka, koji je podigao sve ono čega se dotakao, koji je faktor stabilnosti i mira, koji je najuvaženija ličnost i nekoliko puta proglašavan za najevropljanina, koji je bošnjački Konrad Adenauer, dopustiti da se na ovakav način, bez ikakvog dokaza, govori je nešto što vređa sve manjine u ovoj državi, a naročito Bošnjake. Vi znate da se ovde trenutno apsolutno zloupotrebljava izborna tišina za nacionalna veća, da mi od sinoć, od 12 do nedelje u 12, ne smemo učestvovati u izborima, odnosno lobirati za bilo koju grupu. Ovo je direktno lobiranje Šešeljeve stranke, odnosno njegovih predstavnika za Muamera Zukorlića, i to smo imali celu kampanju, i to će proći i dovesti Zukorlića u katastrofalnu situaciju u Sandžaku, jer je sada obelodanjeno. Znate kako mi kažemo – sa onim si na čijoj si veri. Znači, to je hadis božijeg poslanika. Mi na pravi način želimo da unapredimo ovu državu, ali ova država mora da časne ljude uzme u odbranu, pa sutra će mene oni da optuže tako i kakve ličnosti. Iza nas postoje ozbiljne karijere, ozbiljne porodice. Ovo je prevršilo svaku meru i molim vas da vi reagujete, jer se unosi nemir među Bošnjake i među sve druge manjine. Na kakav način mi ovde raspravljamo, dozvoljava se jednoj poslanici koja je poznata po širenju mržnje da se direktno suprotstavlja Ustavu ove države.

Koleginica Radeta je diskutovala u vezi člana 116, izražavajući sumnju da koleginica Dušica Stojković ne govori u skladu sa temom dnevnog reda i da je svoju diskusiju koncipirala u širokom, i to je počelo. Ja ne mogu da znam šta će koji poslanik u kom trenutku da kaže.

Dešavalo se to u Skupštini da kada su neki izbori, da li lokalni, izbori za savete nacionalnih veća, da se Skupština Republike Srbije pretvori u predizborni poligon, što je po meni potpuno legitimno, ali zato molim kolege poslanike da sačuvaju dostojanstvo svoje i svojih kolega i da njihove diskusije u tu svrhu budu usmerene u pravcu uvažavanja. Inače, smatram da ipak Narodna skupština ne može da se pretvori na mesto na kome se održavaju mitinzi kao da ste na otvorenom i kao da vam je sopstvena organizacija. Da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni o vašoj povredi Poslovnika? (Ne.) Po Poslovniku, narodni poslanik Vjerica Radeta. Član 27. u vezi sa članom 107.

Ako neko ima nešto da kaže za Rasima LJajića, mi srpski radikali ovih dana imamo i govorićemo. Na osnovu toga da neko zaključi da mi vređamo sve nacionalne manjine kao bošnjačku i sve nacionalne manjine, ljudi moji pa to je neverovatno. Kakve veze ima informacija kojom mi raspolažemo o učešću LJajićevom u tom narko kartelu sa nacionalnom manjinom i sa njegovom nacionalnom pripadnošću. Kakve veze ima sa bilo kojom nacionalnom manjinom? Ako neko zaista uvažava nacionalne manjine, onda je to SRS. Nikada nas niste čuli, nikoga od nas da smo na bilo koji način uvredili bilo koju nacionalnu manjinu, posebno ne muslimane ili kako oni vole za sebe da kažu bošnjake, što nama apsolutno ne smeta. Mi smo imali narodnog poslanik Sulejmana Spahu, mi smo imali narodne poslanike i drugih nacionalnih manjina i rukovodstvo stranke imamo predstavnike nacionalnih manjina. Razumem ja da oni imaju nalog i obavezu da brane lik i delo Rasima LJajića, ali moraju da vode računa na koji način to rade. Kaže porodica Rasima LJajića je ozbiljna porodica. Porodica Vjerice Radete je ozbiljna porodica, porodica Vojislava Šešelja je ozbiljna porodica pa mu ovaj kaže da je ratni zločinac, laže naravno jer Vojislav Šešelj nije ratni zločinac. Evo gospođa Kuburović kao ministar pravde zna da protumači presudu, pa zna, e imam još 30 sekundi, valjda smo ravnopravni u ovoj sali. Dakle, zna da protumači da nigde ne piše da je dr Vojislav Šešelj ratni zločinac i nije ratni zločinac. I onda ugledu njegovom i njegove porodice ne smeta ako ga ovaj tu, kako se zove, Muamer Bučevac, ili kako, nazove ratnim zločincem.

Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram povredu Poslovnika, član 27, 103. i 108. Smatram da se eklatantno prekršili Poslovnik i da ste trebali da opomenete i da najstrožije kaznite prethodnu govornicu zbog toga što, kako ste rekli, a to jeste nedozvoljeno na sednicama Narodne skupštine, pogotovo ne znam zašto bi se neka stranka ovde iz Skupštine koja uopšte nije, mi nismo uključeni u izbore za nacionalna veća nacionalnih manjina i Narodna skupština ne može da bude poligon i ne mogu neki ljudi ovde i neke stranke da korite Narodnu skupštinu i da budu instruisani u smislu podrške nekom od kandidata za izbore za nacionalne saveta nacionalnih manjina. Dajte da poštujemo parlamentarnu demokratiju. Dajte da poštujemo ovaj visoki i cenjeni dom, našu Narodnu skupštinu i da poštujemo građane Republike Srbije. Mene ne zanima da li je neko plaćen, da li mu je rečeno i ko mu je rekao da se ponaša na jedan ili na drugi način?

Borimo se za modernizaciju naše zemlje, borimo se za najviše civilizacijske i demokratske vrednosti u našoj zemlji, borimo se za mir, borimo se za dijalog. Poštujemo potpredsednika Vlade i ministra policije, dr Nebojšu Stefanovića, poštujemo njegov autoritet, poštujemo njegov kredibilitet i mislim da je on u dve rečenice juče rekao ono što je ključna stvar. To što neko pokušava da razapne potpredsednika Vlade Rasima LJajića iz razloga izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina, možda je to i legitimno, ali neko misli da se mi nećemo boriti ovde u parlamentu protiv toga i da nećemo žestoko da uzvratimo, pa grdno se prevario.